To znamená, já mám abyste mně věřili, že nekecám já fakt ten seznam mám... a to, co je modře, to jsou ti, co dostali sankci, a ti, co jsou bíle, jsou v tom řízení, ale já opravdu nemám oprávnění a tady bych opravdu... pokud mně SÚKL to oprávnění dá, tak ten seznam jsem připravený zveřejnit.

Děkuji.

To znamená, já se některé detaily u správních řízení prostě nemohu ze zákona dozvědět.

To znamená, v zákoně já mám jasnou představu razantnosti opatření a bude na Poslanecké sněmovně, jak moc se odhodlá být ostrá vůči farmaprůmyslu. Já jsem připraven být velmi ostrý.

Vážený pane místopředsedo, páni ministři, dámy a pánové, já bych se chtěl obrátit na ministra Válka s problematikou, která se momentálně projednává a která je přímo v připomínkovém řízení. Telemedicína může lékařům prodloužit ruce a oči, ale nikdy nemůže nahradit osobní kontakt v rámci klinického vyšetření. O diagnóze, optimální léčbě a třeba o záchraně života pacienta v mnoha případech rozhodují dlouholeté zkušenosti lékaře, které jsou jedinečné, mnohdy popisované jako lékařské umění. Umělá inteligence může pomáhat, ale těžko nahradí vyšetřujícího lékaře s mnohaletou praxí.

Vypíchl jsem několik rizik a , které je potřeba prodiskutovat a řešit s přizváním odborníků z České lékařské komory.

Děkuji a poprosím pana ministra Válka. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vaším prostřednictvím, pane předsedající, děkuji, pane poslanče.

Tedy digitalizace státní správy je prostě trend, který je neoddiskutovatelný, bezesporu pozitivní, který je nezbytný pro zjednodušení a zefektivnění výkonů státní správy.

To je bezesporu taky fakt.

Je proto nezbytné a Ministerstvo zdravotnictví tak činí přijímat i příslušná protiopatření. Při elektronizaci zdravotnictví je kladen velký důraz na bezpečnost, dohledatelnost přístupů a zabezpečení dat pacientů, to je naprosto mandatorní. Jsou voleny takové architektury, zpravidla decentralizované, které mají vyšší odolnost proti selhání a zneužití dat.